Prosím, máte dvě minuty.

Pan prezident bojuje za zájmy českých podnikatelů i v Rusku, i v Číně. A to, že má možnost vlastně být přijat na nejvyšší úrovni, je pozitivní.

Takže buďte rádi, že tam vlastně byl. Děkuji panu premiérovi za vyjádření. Nyní dávám slovo panu poslanci Jiřímu Valentovi a připraví se pan poslanec František Elfmark. Prosím, pane poslanče, máte vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji za odpověď. Pane poslanče, děkuji. Nyní má slovo předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, máte pět minut na odpověď.

Děkuji za slovo.

Jsou tam velké synergie, tato dvě ministerstva reprezentují vlastně 900 miliard.

Jsme otevření a říkáme, pokud mají poslanci nějaké konkrétní nápady, kde ušetřit nebo jak k tomu přistoupit, tak budeme rádi.

Určitě je více státních firem, které jsou netransparentní, které nefungují úplně podle našich představ, ale to samozřejmě není teď na stole. Pane premiére, děkuji. Pan poslanec Valenta má doplňující otázku. Máte jednu minutu, pane poslanče.

Prosím, pane premiére.

Takže to není pravda, nechceme nic privatizovat, nechceme nic dávat na burzu.

A pokud míříte na Ministerstvo vnitra, reforma policie, tak to byla samozřejmě lumpárna, na které vlastně my jsme téměř odešli z vlády, a byl zlikvidován útvar pana Šlachty, který se snažil vyšetřovat korupci.

Pane premiére, děkuji.

Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, občané, mám na srdci věc, která se momentálně týká malé oblasti ve Zlínském kraji, nicméně by mohla ohrozit mnohem větší území, pokud se jí nebudeme zabývat a společně s odborníky se nepostaráme o konečné řešení.

Měl bych tedy apel a dotaz na vládu a Ministerstvo zemědělství, zda již proběhlo zmapování aktuálního stavu zabezpečení a analýza směru šíření nákazy, která by v případě zásahu větší oblasti mohla mít fatální následky, a to nejen finanční. Obávám se, že při počátečním řešení problému došlo k pochybení a ti, kteří o něm rozhodovali, zbytečně riskovali a nedali na slovo odborníků.